Myslím, že to je velmi důležité.

To je za mě zatím všechno. Děkuji moc. Děkuji. Jako další je přihlášen v rozpravě pan poslanec Výborný.

Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, milé kolegyně, milí kolegové, nejprve si dovolím přece jenom jistou poznámku směrem k projednávání tohoto tisku. Jsme před třetím čtením.

Ale hlavně to může způsobit podstatný problém v hlasování ve třetím čtení v okamžiku, kdy jsou tady načítány v rozpravě ve třetím čtení některé návrhy na legislativně technické úpravy. Možná by bylo dobré, kdyby pan zpravodaj skutečně se věnoval své pozici zpravodaje.

Pane ministře, musím říct, že jsem velmi pečlivě pan ministr sice také neposlouchá, ale tak beru to, že je pátek a už se opravdu blížíme ke konci nicméně děkuji za vystoupení pana ministra kultury, protože pokud jste dobře poslouchali, tak on skutečně upozorňoval na věci, které nemůžeme přejít jen tak mávnutím ruky. On ve svém vystoupení poukazoval na návrhy, které nejsou jenom detailní, ale které se mohou zásadním způsobem promítnout do dopadů a důsledků na ochranu kulturního dědictví.

Tak jenom doufám, když jsem si ve středu, protože jsem pracovně tady nebyl na podstatnou část projednávání stavebního zákona, přečetl stenozáznam, že už tady nikdo nebude označovat vystoupení kteréhokoliv poslance za obstrukční, protože myslím, že pan ministr Zaorálek tady jasně ukázal, co je povinností zákonodárce a v jeho případě i ministra: prostě tady vystoupit, hájit resort, který zastupuji, a v tomto případě hájit kulturní dědictví České republiky.

Tady bych poprosil pečlivě pana zpravodaje, kdyby tu věc poznamenal, aby byla poté v rámci hlasování ve třetím čtení v rámci legislativně technických úprav hlasována.